Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Mohli jsme udělat dobrou věc, aniž bychom vůbec narušili smysl toho zákona, o jehož smyslu toho opatření pochybujeme.

Jediné, co mě mrzí na té rozpravě. Pan premiér tady ráno vystoupil a říkal, že plně zastoupí ministra financí. Já jsem položil konkrétní dotazy k tomu návrhu zákona a pan premiér nepovažoval za vhodné a potřebné na ty konkrétní dotazy odpovědět. Tak jestli takhle si představuje, že je plnohodnotný zástup ministra financí, dobře, ale mě to mrzí, protože ta debata byla racionální.

Takhle musím připomenout, že se odpovědím pan premiér vyhnul, a je jedno, jestli nevěděl, a mohl to klidně říct, protože to není jeho materiál, anebo nechtěl.

Žádný důvod kromě stanoviska kladné či záporné, žádný důvod k tomu jsme se prostě nedozvěděli. C předkládala také vládní poslankyně.

Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já budu skutečně velmi stručný. Teď je čas hlasovat. Čas diskutovat byl v prvním čtení a byl využit. Čas diskutovat byl ve druhém čtení. Ten čas byl využit. Teď je třetí čtení a měla by se vést debata, která se týká legislativních návrhů a změn, které jsou v rámci třetího čtení. Myslím si, že ten přístup je samozřejmě odlišný. Já se domnívám, že po několika týdnech jednání, a byli to opoziční poslanci, kteří si včera stěžovali na to, že Sněmovna už jedná strašně dlouho, ale myslím si, že je dobře, že po několika týdnech jednání tady konečně máme i třetí čtení těchto návrhů zákonů a můžeme o nich také konečně rozhodnout.

Prostě třetí čtení je podle mého názoru o rozhodování a vzhledem k tomu, že máme dnes omezený časový prostor pro jednání ve třetím čtení a ten časový prostor, pokud vím, končí ve 14 hodin, pokud nebude prodloužen, tak nebudu vystupovat v diskusi, abych nezabíral čas pro projednání návrhů zákonů, které už několik měsíců čekají v této Poslanecké sněmovně na to, aby mohly dojít na řadu. Děkuji panu premiérovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura.

V tom druhém čtení padly nějaké pozměňovací návrhy.

Já tedy si dovolím panu kolegu Stanjurovi odpovědět, proč tomu tak je. Možná jste si povšimli, že když předkládá něco pan ministr financí, má přítele na telefonu.

Někdy dochází k zmatkům, když se pan ministr financí neudrží, odpoví hned, přítel na telefonu ho opraví, tak on to potom jde opravit. Ale dobře.

Pane premiére, až budete zastupovat nějakého ministra a předkládat za něj návrhy zákonů, pořiďte si tam také nějakého přítele na telefonu, ať nám můžete fundovaně odpovědět.

Prosím, pane předsedo. Já myslím, že se shodneme, že ten zákon není úplně jednoduchý a triviální. Tak já jsem si otevřel, jako může on, historii sněmovního tisku 291.

Vy jste hlasovali pro zkrácení lhůty. Takže jsme dostali 30 dnů.

Pak jste svolali mimořádnou schůzi, v úterý proběhlo druhé čtení a opět jste vy zkrátili lhůtu na 48 hodin. Chci připomenout, že je to naposled, no možná do konce roku, pak už to nepůjde.

Vůbec to nesouviselo se středečním programem. Tak jenom pro připomenutí, pane premiére.

Takže my jsme ve středu tady pracovali déle než 12 hodin a vy říkáte: v tu středu to ta opozice fakt flákala, nechtěla dělat. Mně nepřipadá 12 hodin denně jako málo. Já říkám, svolal to ministr vaší vlády.